Prosím o stanovisko pana ministra. Pan zpravodaj?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Já bych chtěl zpochybnit to hlasování, které se týkalo vodních dýmek. Ano, to je hlasovatelná námitka.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Já počkám, až se ztišíte... Pane ministře?

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Zeptám se, zda je žádost o kontrolu hlasování. Není tomu tak.

Prosím, vydržte to.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování číslo 90. Tento návrh přijat nebyl. Další prosím.

Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování číslo 91. Návrh přijat nebyl.